Tak to jsem tedy opravdu koukal.

Co říci na závěr? Vážené kolegyně a kolegové, nebuďme hluší a slepí a zachovejme si zdravý rozum. Děkuji za pozornost.

Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, dámy a pánové, dobrý den. Jsme všichni čím dál tím víc unavení. Stejně tak jsou unavení a podráždění i naši občané. Prostě už nás to nikoho nebaví. Nebaví nás to, že nás tady pořád někdo omezuje. Prostě chceme zpátky svůj normální život.

Bojují s ní všichni stejně, za použití stejných či podobných opatření.

Máme ústavní zákon o bezpečnosti, máme krizový zákon.

To není pravda!

Tak budeme kutit a budeme vymýšlet, jak to udělat.

A budeme v situaci, že tady většina krajů vyhlásí stav nebezpečí, čímž konstatuje, že tady je problém, který není zvladatelný standardními silami a prostředky.

Máme, ale nedáme, protože nemůžeme.

A mám pokračovat?